Návrh byl na to, abychom ho projednávali podle § 90 odst. 2, mám zde ale námitku, tedy veto 65 poslanců na postup jednání podle § 90 odst. To znamená, že takto postupovat nemůžeme. Budeme tedy postupovat standardním způsobem, nikoliv podle § 90 odst. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 34/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Marek Výborný. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím uvést návrh příslušné novely a podrobné zdůvodnění bych si dovolil přednést následně v obecné rozpravě. Na základě této novely se zákon mění takto: V odst. 2 se za odst. 4 vkládá nový odst. 5, který zní: